A to je potřeba těm lidem říci. To nebudou jenom státní peníze.

Zisky tak celou dobu plynou do zahraničí, naši lidé stále platí více a více a na technickém stavu naší vodovodní sítě to není vůbec vidět.

Neuděláte ale vůbec nic jiného, než že počkáte na doběhnutí lhůt.

Obce? Města? Stát? Peněženky našich občanů? Tomu se opravdu říká dobrý obchod. A nad těmito otázkami, prosím občané, přemýšlejte.

Ale dlouhodobý cíl přece známe.

To jsou jenom čísla.

Na zasedání zemědělského výboru jsem několikrát tehdejšího ředitele Lesů ČR pana Szóráda vyzývala, aby se začal zajímat o začínající a já říkám začínající kůrovcovou problematiku. Bylo to v době, kdy kalamita začala nabírat na postupu, a bylo na výsost žádoucí pohnout s legislativou i s koordinací právě na vládní úrovni.

Nic se bohužel ale nestalo.

Ale doufat nestačí. Tato vláda není ještě jmenována ani třicet dní a její kroky už naznačují její budoucí postup. A není možné stavět osud země na doufání, že to nebude takové, jak to dnes vypadá, že se zítra probudíme a vládní úřady budou najednou řídit lidé informovaní, kompetentní, s odbornou znalostí a manažerskými dovednostmi obklopeni odbornými poradci, naslouchajícími potřebám lidí a schopní vlastního rozhodování, za které nesou plnou odpovědnost.

Kritika by měla být konstruktivní.

Nejde jen o čtyři roky nějaké vlády.

Děkuji, vážená paní předsedkyně. Pane premiére, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vystoupil také už v této části rozpravy.

Já si dovolím některé věci shrnout.